Kdo je proti?

Tento návrh byl zamítnut.

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? V hlasování číslo 36 bylo přihlášeno 149 hlasujících. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

Takže jste měli první nechat hlasovat námitku a pak jste měli nechat hlasovat... A druhá věc je, že přednostní právo má právo vystoupit kdykoliv podle jednacího řádu. Takže si přečtěte jednací řád a já tímto dávám námitku proti postupu předsedající.

Já jsem už přivolala kolegyně, kolegy a zahajuji hlasování o této námitce. Kdo je proti?

Pro 63, proti 86. Konstatuji, že námitka byla zamítnuta. My jsme tedy přijali návrh pana předsedy Jana Jakoba, vypořádali jsme se s protinávrhy a nyní se vracíme k přihlášeným, kteří zde mají jasné pořadí, které jsem rekapitulovala i předtím na úvod, a sice s přednostním právem před zahájením bodu číslo tři na 71. schůzi se hlásí pan předseda Andrej Babiš. Dále je v pořadí s přednostním právem před zahájením bodu pan vicepremiér Marian Jurečka, a poté paní předsedkyně Alena Schillerová, poté pan předseda Tomio Okamura. Prosím, pane předsedo, můžete se ujmout slova.

Prosím, pane předsedo. Takže ještě jednou. Vážení spoluobčané, dámy a pánové, slyšeli jste slovo totality. Možná i toho se dočkáme.

Provládní Česká televize, například včera večer tam byl pan ministr Výborný.

Ostatní bojují za své občany.

Takže kde my můžeme mluvit?

Museli jsme tady sedět jak v mateřské školce. Ne tady, musíte tady, co dělala tady stávající koalice? To byly obstrukce, to byly obstrukce.

To není ani sranda tragédie, když lidé si z toho dělají srandu.